Estonsko.

Všechno má za cíl změnit negativní dopady rostoucích cen energií a výhody budou platné dle uvážení vlastně vlády. Finsko.

Opatření se zaměřují na dopravu, zemědělské podnikatele a domácnosti.

Obdobný balíček ve výši 75 milionů eur byl vydán také pro sektor logistiky. Vláda se snaží stanovit model, kde by podpora příjmů mohla být vyplácena domácnostem automaticky v případě prudkého nárůstu tržních cen, a zohlednit ceny energií při poskytování sociální pomoci domácnostem s nejnižšími příjmy.

Takže oni vlastně vstoupili do té kombinace, kterou jsem vám tady ukazoval. A premiér rovněž oznámil omezení ceny plynu do dubna roku 2022.

To je ta změna. Změna, kterou můžou provést, je pouze 4 %.

Nová opatření jsou oznámena také vzhledem k ukrajinské krizi a tento balíček bude Francii stát odhadem 25 až 26 miliard eur. Německo.